Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Samozřejmě tak, jak jsme slíbili, Ministerstvo spravedlnosti v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2020, které naplňují současně programové prohlášení vlády a mezinárodní závazky především, připravilo tento vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů, o kterém budete jednat. Ochrana oznamovatelů je prostředkem boje proti korupci a dalšímu protiprávnímu jednání. Zavedením komplexního a funkčního právního rámce ochrany oznamovatelů lze dosáhnout značných úspor v soukromých i veřejných prostředcích a předcházet různým škodám a ohrožení veřejného zdraví a dalším problémům. Navzdory opakovaným snahám o prosazení dotčené právní úpravy však v České republice tato ochrana stále chybí. Účelem tohoto zákona je poskytnout ochranu širokému okruhu osob vykonávajících práci v soukromém i veřejném sektoru pro případ, že oznámí protiprávní jednání, o kterém se v souvislosti s výkonem své práce dozvěděly.

Dle návrhu lze oznamovat jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo které porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie upravující oblasti, na jejichž ochraně je zvýšený společenský zájem. Zároveň musí být v každém případě zachován pracovní kontext. Součástí návrhu je povinnost vytvořit důvěryhodné kanály pro podávání oznámení a poskytnout ochranu před postihem.

Jinak pokud jde o tento poslanecký návrh, tak samozřejmě hlavně poukazuji na stanovisko vlády, které je ze srpna 2019, tuším 2019, a tam byly v 18 bodech jednoznačně vytknuty tomuto poslaneckému návrhu legislativní nedostatky a vláda dala jednoznačně nesouhlasné stanovisko. Proto pléduji pro vládní návrh, který je propracovaný, komplexní a jedná se tady o transpozici. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní ministryně, a poprosím, aby se slova ujal zpravodaj, kterým je opět pan poslanec Grospič. Děkuji, pane předsedo.

Já vám děkuji.